Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Jak bylo řečeno již v rámci prvého čtení, návrhem zákona se provádějí jednak změny technického charakteru za účelem usnadnění výkladu zákona či zpřesnění resp. doplnění implementace práva Evropské unie. Současně návrh zákona přináší i některé věcné změny. Dovolte mi, abych zmínila čtyři nejdůležitější:

3. snižuje administrativní zátěž tržních subjektů a provádí dílčí změny, které souvisejí se zkušenostmi z fungování českého systému pojištění vkladů. Děkuji. Návrh projednával rozpočtový výbor jako výbor garanční. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Druhá oblast diskuse, které jsme se věnovali, byl pozměňovací návrh, protože rozpočtový výbor přijal usnesení, kterým po zpravodajské zprávě, vystoupení předkladatele a pochopitelně i po vyjádření pana guvernéra byl přítomen guvernér České národní banky Jiří Rusnok doporučil schválit zákon ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Já se pak už jenom připomenu v podrobné rozpravě s onou lhůtou na třetí čtení. Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.

Tady jde o pomoc těm, kteří v tomto roce měli vykonat svoje zkoušky a nemohli tak učinit kvůli virové infekci.

Jen jejich popis zabírá 876 stran textu. Zkoušky musí vykonat přibližně 40 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů plus jejich zaměstnanci.

Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

Účelem zákona je poskytnutí času na absolvování přípravných kurzů, odložení termínů pro absolvování zkoušek a nabytí dokladu k prokázání všeobecných znalostí. U zkoušek se navrhuje odklad o jeden rok, u získání dokladů prokazujících všeobecné znalosti se navrhuje odklad o 13 měsíců. Důvodem je, že k získání dokladu prokazujícího všeobecné znalosti dojde absolvováním studia na některé ze středních škol.

Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou základních práv a svobod, s Ústavou České republiky i dalšími ústavními zákony. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, je hodnoceno takto. Předložený návrh zákona je v souladu s právními předpisy Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, jak musí být vždy uvedeno, i ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí. Já jako navrhovatel nepředpokládám žádný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh nebude mít žádné dopady na životní prostředí. Návrh bude mít příznivý dopad na podnikatelské prostředí České republiky a také bude mít příznivý sociální dopad na zaměstnance pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří by z časových důvodů nesplnili povinnosti podle stávajícího znění zákona. Pak je zde i zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů a existující zpracování osobních údajů nemění. I při zhodnocení korupčních rizik konstatuji, že návrh nevyvolá zvýšená korupční rizika.